Úplné nesmysly. A znovu opakuji, že všichni dostanete ten návrh strategie očkování a budete mít možnost se k tomu vyjádřit. Žádné dvě kategorie občanů nemáme.

A tak to bude všude.

Je to v podstatě taková možnost úplatku za přeskočení jiných pacientů a ze zákona to není možné.

Za prvé, kdy jste tuto kampaň zastavili, zda jste ji zastavili?

Děkuji za odpovědi. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Vy dobře víte, že podle § 110 jednacího řádu Poslanecké sněmovny každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech její působnosti. Takže tady se ptáte na věci, které já samozřejmě nemůžu vědět. Mně je líto, že váš stínový ministr zahraničních věcí František Kopřiva nepřišel na tu trojku. Já jsem se strašně těšil na ten střet zájmů, na to vaše organizované udávání a vlastně manipulaci.

Takže vy škodíte České republice. Ten stále píše do Bruselu.

Takže je škoda, že pan Kopřiva nepřišel. Takže k tý vaší interpelaci se omlouvám, ale nemůžu sloužit. Prosím.

Vážený pane premiére, znovu. Jste předsedou této vlády. Tato vláda má hájit zákonnost různých činností. A mě zajímá, zda vaše vláda zasáhne proti této nelegální činnosti, proti šíření klamavé reklamy.

Považujeme to za zásadní nabourání rovného přístupu k hrazené zdravotní péči.

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

A posuneme se dál.

Nejenom tedy ryby, ale samozřejmě celá řada dalších živočichů, kteří žili v řece i kolem ní, tím byla ohrožena.

Vy jste před nějakým časem společně s panem Brabcem na jiné řece vypouštěli raky. Tam jste měli celou řadu novinářů.

Ani vy, ani pan Brabec. Chci se vás tedy zeptat: pokud sám pan ministr Brabec nerezignuje, odvoláte jej z vlády?

Neříkám, že ne. Takže prosím pana premiéra o odpověď.